Děkuji za slovo, pane předsedající. Já požádám o změnu zpravodaje, protože paní poslankyně Ožanová není přítomna, a navrhuji sebe. Ano, pane poslanče. A protože jsme ve druhém čtení, tak o tom nemusíme hlasovat, takže budete působit v roli zpravodaje. Děkuji. A teď prosím paní ministryni Janu Maláčovou, aby se ujala slova. Děkuji, pane předsedající. Velmi stručně.

Předkládaný návrh zákona vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z praktických poznatků při práci s technickými zařízeními.